Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

A vím, že reagovala i současná předsedkyně Sněmovny a říkala: my vám to nikdy nebudeme vyčítat a nikdy nebudeme za to kritizovat. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající.

Taky se tam poměrně rychle měnili náměstci.

A teď to opravdu není kritika.

A není to opravdu kritika, protože doba byla napjatá. Ale řešit to nějak budeme muset.

To není nic, co bych chtěl tvrdě kritizovat. Děkuji, pane ministře. A nyní s faktickou vystoupí pan ministr Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo. Tu debatu jsme vedli v okamžiku, kdy byl nedostatek při prvním očkování.

Ona se vlastně nedá zkontrolovat, když je tam všechno...

To přece není normální.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Děkuji za dodržení času. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Ale jestli skutečně to byla vina toho, že někdo nějaké velké množství objednal, anebo to byla podmínka nakonec třeba těch smluv, že jinak by neměli prostě žádné vakcíny. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

A stejný problém má řada zemí Evropské unie.

Já to zopakuji.